Ale nevidím paní ministryni financí, tak ještě chviličku vyčkám, protože bez ní bychom státní rozpočet jistě projednávat nemohli.

Konstatuji došlou omluvu.

Pana předsedu klubu hnutí ANO nevidím, abych se ho zeptal, kde je paní ministryně.

Vidím, že se předseda klubu hnutí ANO už hlásí. Děkuji za slovo.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

K proceduře, pane předsedo? Tak máte slovo. My jsme na poradě klubu rozebírali procedurální návrhy na pořadí hlasování a dospěli jsme k závěru, že Piráti podpoří to hlasování tak, jak bylo navrženo v původním pořadí.

Náš důvod je takový, že na tom prvním, na té miliardě a půl, je shoda. Informace přišly z Ministerstva financí, má to oporu v rozpočtu.

Takže my věříme, že se najde podpora jednak na ten návrh, který má oporu v rozpočtu dle Ministerstva financí, a následně i na návrh 52, který to doplňuje na celkovou částku 3,3 miliardy na výplaty v sociální oblasti a služby. Tak děkuji. Požádám pana předsedu klubu hnutí ANO a kolegu Volného , jestli by uvolnili prostor u řečnického pultu. Požádám o zopakování procedury, paní zpravodajko. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem si dělala poznámky tedy o protinávrzích nebo o požadavcích, které byly, takže bych si dovolila teď přednést návrh hlasovací procedury, který by už měl být k hlasování. Návrh hlasovací procedury bude takový: Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích k pozměňovacím návrhům rozpočtového výboru.